Děkuji panu poslanci Laudátovi. V současné době neeviduji nikoho přihlášeného do všeobecné rozpravy. Ptám se na případná závěrečná slova ve všeobecné rozpravě. Pokud není zájem, končím všeobecnou rozpravu. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Paní zpravodajka se jistě přihlásí ke svému návrhu usnesení.

Takže dovolte, abych přednesla návrh na usnesení. Mám ho poměrně širší, jak jsem již avizovala, přečtu ho celé. Poslanecká sněmovna. Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, sedmé volební období. V bodě ke kauze Denise a Davida Michalákových v Norsku. Poslanecká sněmovna I. konstatuje, že patří k základním principům českého i mezinárodního rodinného práva odvozeným z tradičních principů lidské spravedlnosti a morálky, že 1. odebrání dítěte z rodiny a jeho umístění do náhradní péče smí být jen zcela krajním prostředkem ochrany dítěte a jeho zájmů a jako k takovému k němu smí být přistoupeno výlučně v situacích, kdy není možné žádné jiné řešení, které by umožnilo ponechání dětí v jeho rodině, a to pouze na nezbytně nutnou dobu, a vždy má být prováděno takovým způsobem, aby neznemožnilo budoucí možný návrat dítěte zpět do jeho rodiny. Pokud je odebrání dítěte z rodiny prokazatelně nezbytné a dítě nemůže být ani u jednoho z rodičů, má být přednostně umístěno do péče dítěti příbuzných, popřípadě jinak známých osob. Na pěstounskou péči nemá být pohlíženo jako na dlouhodobé umístění dětí k cizím lidem, které by nahrazovalo adopci, a rodiče mají mít právo na co nejširší možný styk s dětmi a na konzultace s pěstouny. Pěstounská péče zastupuje rodinu, ale nesmí ji nahrazovat. Sourozenci od sebe mohou být v případě odebrání rodičům rozděleni jen v krajních případech a výhradně z důvodů spočívajících ve vzájemném vztahu těchto sourozenců. Odebrané dítě má právo být i nadále vychováváno způsobem odpovídajícím jeho národnosti a kultuře země jeho původu a má právo být vyučováno svému rodnému jazyku tak, aby se do této země mohlo v budoucnosti vrátit. Důvody odebrání dítěte z rodiny, důvody rozdělení sourozenců a důvody umístění odebraných dětí k jiným osobám než k příbuzným musí být vždy podrobně, konkrétně a přezkoumatelným způsobem odůvodněny a prokázány. Poslanecká sněmovna konstatuje, že nelze akceptovat žádné rozhodnutí, které by bylo v rozporu se zásadami uvedenými v bodě I. Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby požádala vládu Norského království o vysvětlení 1. proč čeští státní občané Denis a David Michalákovi dál zůstávají v pěstounské péči cizích lidí, norských státních příslušníků, přestože původní důvod pro umístění dětí do pěstounské péče odpadl, 2. zda se norské úřady zaobíraly či zaobírají možností požádat o spolupráci orgány České republiky a ve spolupráci s nimi svěřit Denise a Davida do péče jejich českých příbuzných, popřípadě do péče jiných českých pěstounů, 3. proč od sebe oba sourozenci byli a stále zůstávají odděleni a umístěni v různých pěstounských rodinách.

Poslanecká sněmovna doporučuje prezidentu republiky a vládě, aby iniciovali sjednání mezinárodní smlouvy s Norskem, která by stanovila vzájemnou povinnost obou stran informovat se o všech správních a soudních řízeních týkajících se nezletilých občanů druhé smluvní strany a možnost vstupovat do těchto řízení.

Dále zde máme část B, o které bych nechala hlasovat samostatně. Poslanecká sněmovna I. ustavuje stálou komisi pro pomoc nezletilým českým občanům v zahraničí. Tato stálá komise bude mít devět členů a její členové budou zvoleni z poslanců podle zásady poměrného zastoupení. Poslanecká sněmovna žádá předsedu Poslanecké sněmovny, aby na lednovou schůzi Poslanecké sněmovny zařadil bod s názvem volba členů stálé komise pro pomoc nezletilým českým občanům v zahraničí. Předkládací zprávu k tomuto usnesení máte všichni předloženou na svých lavicích. Děkuji paní poslankyni Chalánkové za její návrh usnesení. Dále je do diskuse přihlášen pan poslanec Bendl, po něm paní poslankyně Maxová. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Než se tak ale stane, prosím různé hloučky, aby se rozptýlily a přestaly mluvit nahlas. Děkuji za slovo. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyzývá vládu, aby využila institut diplomatické ochrany pro matku dětí Michálkových. Děkuji panu poslanci Bendlovi s jeho návrhem usnesení. Další řádně přihlášenou je paní poslankyně Radka Maxová. Prosím, paní poslankyně. Děkuji, pane předsedající. Já bych si dovolila navrhnout, abychom o usnesení A hlasovali po jednotlivých římských číslicích zvlášť. Ptám se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Pokud nikdo takový není, podrobnou rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova paní ministryně, případně paní zpravodajky. Není zájem o závěrečná slova. Přivolám naše kolegy z předsálí. Poprosím paní zpravodajku, aby mi předložila návrh usnesení, protože je poněkud komplikovaný. Paní zpravodajko, prosím. Prosím paní zpravodajku, aby mi předložila návrh usnesení, protože je poněkud komplikovaný.

Máme tady dva návrhy usnesení.

Má někdo proti tomuto návrhu námitku? Pokud nemá, nebudu dávat k tomu hlasovat a budeme hlasovat tak, jak navrhla paní poslankyně Maxová. Nejprve budeme hlasovat část

Můžeme, prosím, hlasovat? Je tady žádost o odhlášení, odhlašuji vás tedy všechny.